Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, účelem předloženého návrhu zákona je napravit určitou zastaralost právní úpravy postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu obsažené v zákoně o Nejvyšším kontrolním úřadu, která byla přijata již v roce 1993. Právní řád od té doby prošel řadou změn, které dosud nebyly do právní úpravy postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu promítnuty.

V neposlední řadě jsou do návrhu zákona zapracovány některé instituty směřující k zefektivnění plánování kontrol NKÚ, jakož i další úpravy, které vyplynuly z dosavadní aplikace zákona v praxi. K dosažení výše uvedeného účelu je zejména navrženo promítnout do právní úpravy působnosti NKÚ terminologické změny v souvislosti se změnami v právním řádu, a to zejména v oblasti soukromého a pracovního práva a organizace státních zastupitelství, dále stanovit povinnost vydávat Věstník NKÚ obsahující kontrolní nálezy i na internetových stránkách NKÚ, přizpůsobit právní úpravu využívání informačních technologií zejména v kontrolní činnosti NKÚ aktuální úrovni rozvoje těchto technologií a dále umožnit při sestavování plánu kontrolní činnosti NKÚ předběžně si opatřovat podklady pro posouzení, které konkrétní subjekty zařadit do plánu kontrolní činnosti. Tato změna má přispět k zajištění vyšší účelnosti a efektivnosti kontrol. Upozornil bych rovněž, že tento zákon, resp. tato novela není věcnou novelizací, která by měla za cíl provést novelu Ústavy, která již byla v Poslanecké sněmovně schválena.

Jak vyplývá z výše uvedeného, předložený návrh zákona je tedy technickou novelou, která má zajistit jednoznačnou aplikaci zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu v praxi, jakož i napomoct účinnější a efektivnější realizaci kontrol tímto úřadem prováděných, tím současně přispět k nanejvýš potřebnému účelu těchto kontrol, kterým je v konečném důsledku řádné dodržování všech zákonných i jiných postupů Nejvyšším kontrolním úřadem kontrolovanými subjekty při jejich nakládání s veřejnými prostředky.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, jak říkal pan ministr, opravdu se jedná o technickou novelu, která upravuje zákon o NKÚ podle terminologie používané nyní v našem právním řádu.

Z pohledu Sněmovny považuji za nejdůležitější prodloužení termínu pro dodání stanoviska ke státnímu závěrečnému účtu na čtyři měsíce. Doporučuji, aby Sněmovna propustila tento tisk prvním čtením a přikázala kontrolnímu výboru. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo je proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru.